Bohužel takto na mě ta odpověď působí. Jistě se můžeme bavit, že těmito strategickými dokumenty máte nastavené mantinely, a ministerstvo tak své závazky plní a cokoli navíc je nad rámec. Debatu tím však vrátíme zpět na začátek, jak vlastně ambiciózní jsou ony strategické dokumenty, které se snažíte naplňovat, a nutno konstatovat, že touto optikou je plníte a kritika asi není namístě.

I zde je to v pořádku, vaši práci oceňuji.

Opět optikou účetnictví v pořádku, ale položme si otázku je to v globálním pohledu dostatečná výše?

A pokud ne, jak ostatně sám naznačujete, a já vás plně podporuji, co s tím hodláte dělat? Abych to shrnul a opět budu s dovolením citovat z vašich odpovědí: nepotřebujeme zajišťovat realizaci, ale potřebujeme sport skutečně podporovat. Já vám děkuji a reagovat bude pan ministr.

Ale já využiju tohoto prostoru, abych řekl, co jsme za ty dva roky udělali, a já si myslím, že to není málo. A možná budu trošku širší ve své odpovědi, ale nebudu využívat klišé akčního plánu a dalších věcí.

Každopádně i během toho období jsme se jako ministerstvo opakovaně snažili změnit zásady vlády pro financování neziskových organizací tak, aby tato podmínka tam nebyla tak striktní, tato podmínka, která v tuto chvíli ubíjí zhruba 300 až 350 klubů. Ale to jsem odbočil.

A když se na mě obracíte jako poslanci s tím, že v případě, že je tam to pochybení, o kterém jsem mluvil, a hrozí klubu zánik, tak já se přiznám, že v tuto chvíli jsem zděšen, protože dotační program Můj klub nebyl dotační program na to, aby to byl jediný zdroj příjmů, ale měla to být podpora právě toho, že na té místní úrovni selhává financování sportování mládeže. Já jsem velmi rád, že dneska máme 800 tisíc dětí, které přes tento nástroj dostávají podporu. Ale co mě děsí zdá se, že některé obce tím, že přicházejí peníze z ministerstva z programu Můj klub a budou přicházet v budoucnosti z Národní sportovní agentury, tak vypnuly zdroj příjmů na sportování dětí v té obci.

Ale z pohledu centrálního je moje odpověď. Dneska máme nejvyšší počet registrovaných dětí v těch klubech a čerpají podporu z programu Můj klub, jejíž výše přesahuje miliardu korun, a to poměrně významně. Konkrétní další věc.

Já bych byl rád, aby se dále rozšířila.

Myslím si, že ta cílená podpora je dobrá.